Ta se týká daně z přidané hodnoty. Já jsem měl na mysli zejména úniky, ke kterým dochází v korporátních daních.

Já děkuji za přesné dodržení času a nyní pozvu do rozpravy pana poslance Jurečku.

Ale pozice vlády stojí tak, že nechce zastropování.

Děkuji.

Děkuji a nyní tedy prosím pana předsedu Stanjuru. Bez přednostního práva, nikdo se nehlásil. Budu mluvit k paní ministryni. Třikrát řekla, že jsme malá země. To tedy nejsme! To tedy nejsme! Malé země, to jsou ty daňové ráje. Podívejte se, jakou mají sílu! To jsou určitě menší země, přesto to mohou. Ale já jsem se přihlásil a chtěl bych vystoupit k té vlajkové lodi reverse charge.

My tam vidíme mnohá rizika.